A to, co říkal pan poslanec Kalousek, jestli je absurdní, nebo není, jestli stát má, nebo nemá vařit pivo.

Zaměstnávají desetitisíce lidí po světě. A já říkám jednu věc: stát má a může podnikat.

Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. První má pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Jan Klán a pan poslanec Stupčuk.

Nebo Starobrno nebo Staropramen.

To se stalo se zprivatizovaným Prazdrojem. To samé by se stalo se zprivatizovaným Budvarem.

Děkuji.

S přednostním právem, dobře. Takže prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dovolte, abych reagoval na své předřečníky.

Ne, bylo to dolarů, jestli se nepletu, a stát z toho neviděl ani korunu, všechno bylo odvedeno do zahraničí. Tady si musíme uvědomit, že Budvar přináší peníze do státního rozpočtu.

A pokud tady bych ještě reagoval na pana ministra Jurečku, jestli spal, nebo nespal, nebo se pak probudil ohledně tohoto problému s Budvarem, tak já říkám, že asi spal, protože dva roky se registr smluv tady určitým způsobem projednával. To už se dávno tenkrát mohlo všechno vyjednat a nemuseli jsme to tady řešit dneska. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím. Ne, tak já, pane ministře, s vámi souhlasím, už jsem to řekl ve svém prvním vystoupení. Jenom si prostě myslím a domnívám se, že byste neměl lpět na tom, aby tam byl pouze ten národní podnik Budvar.

I kdyby vaše argumentace byla, že ta činnost materiálně není tak citlivá v těch obchodních vztazích jako například u Budvaru, tak přece jako člen vlády musíte cítit určitou sdílenou odpovědnosti i za jiné státní podniky. A já si myslím, že pokud tady existuje pracovně takový otvírák, že bychom se skutečně měli vážně zamyslet nad tím, zda tam nerozšířit tedy ten výčet negativní i na ty státní podniky, možná to mohou být i jiné organizace, já jsem tu analýzu nedělal. A myslím si, že je škoda, že ta analýza při zpracování dopadu zákona prostě tady ve chvíli, kdy jsme zákon schvalovali, prostě nebyla. Znovu upozorňuji, že do dneška nikdo ještě tady nevysvětlil, kdo bude zodpovědný nebo kdo bude posuzovat správnost začernění těch údajů, které představují odklony od té obecné úpravy, například tady tu aplikaci obchodního tajemství, protože na to je samozřejmě vázaná účinnost. To znamená, kdo řekne: tohle jste začernit měl, tohle už ne, a proto ta smlouva je neplatná zpětně.

Takže já chci říct, že samozřejmě ta problematika je mnohem složitější, ale jsem rád, že jste s tímto návrhem přišel, rozumím tomu a podporuji ho. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, já se jenom přidám s takovou technickou poznámkou.

Já vám děkuji.